Bohužel už se tam vůbec celá nevrací a zůstává tam pouze část, což považuji za nedobré rozhodnutí, protože si myslím, že se dalo více finančních prostředků použít na podporu zemědělského sektoru v jednotlivých dotačních titulech, protože sami voláme po tom, aby naši zemědělci byli více konkurenceschopní. Víme, jakých finančních prostředků se dostává zemědělcům na sever od nás, Polákům, případně Francouzům a podobně v zemích, které jsou naší konkurencí v téhle oblasti. A jestliže vláda tvrdí, že je potravinová soběstačnost, nebo řeknu zemědělská produkce a soběstačnost České republiky pro ně prioritou, pak nechápu, proč peníze získávané ze zisku Lesů ČR, případně z Budvaru, nejdou do tohoto sektoru, ale mizí také někde jinde. Bohužel tady nemáme standardně tradičně nepřítomného ministra zemědělství, kterého nezajímá ani projednávání státního rozpočtu. A dokonce tu nemáme ani premiéra, kterého bych se mohl případně zeptat, který by ho měl zastupovat. Možná je to vizitka lidovců, že zkrátka se nebudou účastnit jejich ministři jednání Poslanecké sněmovny ani v takové věci, jako je státní rozpočet. Ale musím znovu konstatovat, že nejenom interpelací a projednávání řady bodů, které předkládá ministr zemědělství do Poslanecké sněmovny, tak ani státní rozpočet pro něj evidentně není prioritou. Možná se věnuje sklízení cukrové řepy, což jsem se dozvěděl na jeho facebooku.

Kapitola se také rozepisuje o tom, jaké finanční prostředky dočerpáme z oblasti výdajů nebo prostředků, které byly určeny z Evropské unie právě do oblasti agrárního sektoru.

O to více mě mrzí, a jako ministr zemědělství v minulém volebním období jsem velmi bojoval o to, aby některé programy, ve kterých Ministerstvo zemědělství čerpat umělo velmi dobře, nepřecházely na Ministerstvo životního prostředí, ve kterém to čerpání dobře vůbec nevypadá. Bohužel vláda nepočítá s takovýmto řešením Chce, aby se dále finanční prostředky, které umělo dobře čerpat Ministerstvo zemědělství, přesunuly na Ministerstvo životního prostředí, které je dobře čerpat neumělo. Tak jenom připomínám všem těm kritikům, kteří tady budou vystupovat do budoucna, jak se špatně čerpalo a čerpá, že v tomto bohužel setrvávají ve vodách, které dobré pro Českou republiku nejsou. Co se týká budoucího čerpání, protože i to je součást kapitoly Ministerstva zemědělství, které počítá s tím, že by se mělo v příštím roce čerpat z evropských prostředků do oblasti Programu rozvoje venkova apod., tak ale obecně platí, že by bylo zajímavé vidět, kde tedy vlastně bude možné čerpat evropské peníze. Tady už jsou navrhovány konkrétní výdaje v řádech miliard korun, ale přitom víme, že první výzvy přijdou možná někdy v září, možná v listopadu, a to ještě kdo ví. Tak bych se chtěl zeptat pana stále nechodícího na jednání Poslanecké sněmovny ministra zemědělství, zdali by nám toto neujasnil a neřekl, kolik očekává, že se vlastně stihne vyčerpat, protože myslím si, že pan ministr financí by měl znát informaci sice si naplánovali nějaké výdaje, ale je evidentní že je nebudou schopni utratit, a jestli by nebylo lepší ty finanční prostředky investovat efektivněji než si je naplánovat do výdajů, ale pak zkrátka žádné utracené peníze nebudou, protože si umím představit, že ten tlak logicky z Ministerstva zemědělství na Ministerstvo financí vždycky byl a měl by být.

Jsou to řády stovek milionů korun, možná že z pohledu státního rozpočtu je to nevýznamné.

Nad čím se chci pozastavit, je oblast, která zdánlivě nepatří, nebo možná pořádně ani nikdo neví, že patří či nepatří na Ministerstvo zemědělství, a to je oblast týrání zvířat. Ministerstvo zemědělství má na tuto otázku vyčleněny celé obrovské 3 miliony korun. Já jsem ještě v závěru svého ministrování se snažil připravit koncepci, která by se týkala řešení otázky týrání velkých zvířat, zejména dobytka, koní, ovcí a koz, protože s tím se setkáváme v teritoriu České republiky čím dál tím častěji a stát evidentně nemá nástroje, jak v případě týrání těchto velkých zvířat je těm, kteří je týrají, odebrat, a nemá schopnost se o ta zvířata postarat tak, aby s nimi potom mohlo být nějak rozumně naloženo. Chtěl jsem se zeptat nepřítomného ministra zemědělství, zdali s tímto bude chtít do budoucna něco dělat, nebo jestli je to pro něj problematika, která ho extrémně nezajímá. Záležitosti ostatních priorit.

Méně administrativy. Mohli jsme finanční prostředky, které tímto v minulosti díky zásahům, které byly udělány, stát ušetří, tak je mohl věnovat na konkrétní podpory zase do oblasti zemědělského sektoru. Zajímalo by mě, kam je ministr zemědělství chce dát, jak je chce využít apod.

Říkal bych, že prostě to, co se děje zejména v oblasti rodinného hospodaření a farmaření, je málo, co dělá Ministerstvo zemědělství. Nevidím žádné výsledky ani finanční přípravu na nějaké konkrétní aktivity, které se do téhle té oblasti chystají. Možná mě pan ministr překvapí, až budeme projednávat rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu, ale z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství že by snad bylo prioritou malé a střední podnikání v oblasti zemědělského sektoru, to tedy z toho vyčíst opravdu nejde. Stejně jako zde nevidím, že by měla být avizovaná priorita jménem voda v krajině, podpora odbahňování rybníků, výstavby nových rybníků, potažmo rybníků tam, kde kdysi byly, apod.